Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před rozpravou. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo. A ještě jednou poprosím o klid v sále. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máteli něco k projednání, prosím běžte do předsálí. Umožněte vystoupení. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych poděkoval předsedovi gesčního hospodářského výboru, zpravodaji tohoto tisku a v neposlední řadě i plénu Poslanecké sněmovny za přípravu a průběh druhého čtení vládní novely tohoto zákona. Jak již bylo zdůrazněno v předchozích představeních návrhu tohoto zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích, tak navrhované změny jsou předkládány z důvodu zapracování nových poznatků z dosavadního uplatňování zákona v praxi.

Prvním návrhem je pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního hospodářského výboru.

Opět se jedná o technickou záležitost, nicméně celkem důležitou.

Dovoluji si tedy požádat o podporu předloženého návrhu a děkuji. Děkuji vám, pane ministře. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k rozpravě k tomuto bodu. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo ze strany pana navrhovatele nebo zpravodaje? Není tomu tak. Takže přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Přivolal jsem kolegy z předsálí a poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Přeji vám dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Pouze jeden, řekněme ten komplexní, tradičně označen pod písmenem A z garančního hospodářského výboru, a druhý pozměňovací návrh pod písmenem B poslance Kolovratníka, ke kterému se přihlásil kolega Pustějovský.

Za prvé hlasování o legislativně technických úpravách. Ty však nebyly předneseny, takže o nich nebudeme hlasovat.

Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás hlasováním. Prosím první hlasování o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru pod písmenem A, které se týkaly dopřesnění provozování a označení čerpacích stanic. Stanovisko hospodářského výboru je kladné. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.